Ovšem víc jak polovina obcí říká, že neviděly od státu ani roušku, ani kapku dezinfekce. A také řada obcí a měst a krajů podporovala nejenom sociální služby ze svých peněz, ale také místní živnostníky.

Také ráda zmiňujete to, že obce mají velké úspory, v uvozovkách, na svých účtech.

Protože ty velké prostředky na svých účtech mají velká města, a mají je tam proto, že je čekají velké investice.

Včera zde také zaznívalo, že je potřeba pomoci malým obcím. Ano. O tom nikdo nepochybuje. Ale ty výpadky se budou týkat všech. A vy říkáte, že je hodně peněz ve velkých městech. Takže Praha jako hlavní město přijde o 12 miliard korun podle odhadu. Kolín například o 47 milionů korun. Plzeň oznámila, že odkládá investice za půl miliardy korun a ruší projekty za dalších 170 milionů korun. Zlín oznámil pozastavení investic za čtvrt miliardy korun.

A dovolte, abych pokračovala dále. Máte pravdu.

Mají připravené projekty. Ty projekty jsou užitečné, jsou pro jejich občany. Oslabíte zároveň i ty podnikatele, protože ti nebudou mít zakázky. A nakonec to dopadne ještě na občany.

A já se ptám co pořád analyzujete?

A když už chcete investovat do obcí v podobě dotací, tak to udělejte rychle. Na Ministerstvu financí je 800 žádostí. Jsou vyhodnoceny. V miliardách jsou převisy na místní komunikace, na veřejné stavby. Žádosti jsou podány, vyhodnoceny.

Závěrem mi dovolte říci jedno.

Všichni jsme si byli vědomi vážnosti situace.

Většinu vašich návrhů podporovala a sama se snažila přispět svými návrhy. Snažila se hledat rizika, opravit, rozšířit počet osob, které byly postiženy a kterým je potřeba pomoci. Prostě zkrátka a dobře, měli jsme pocit sounáležitosti. Většina opozičních návrhů byla označena v podstatě za nevhodné a byla zamítnuta.

A co jsme dělali my jako opozice? Zkrátka a dobře jsme byli vděčni. Když jsme věděli, že ten návrh je dobrý, tak jsme pro ty návrhy hlasovali.

Včera zde zazněly ohledně kompenzace výpadku pro obce různé návrhy. Dovolte mi je zmínit.

Tento odhad vychází v podstatě z těch odhadů výpadků komplexně.

Ba naopak, každý vás pochválí. Děkuji. Děkuji.